K úspoře rozpočtovaných výdajů došlo přesto, že dle rozpočtových pravidel mohly a mohou organizační složky státu nárokovat nespotřebované výdaje minulých let v běžném roce a překročit tak rozpočet výdajů.

Šlo převážně o výdaje, které byly nebo měly být kryty ze zdrojů EU.

Pozitivně na přebytek působilo zejména překročení rozpočtu prostředků přijatých z EU, překročení daňových příjmů včetně pojistného na sociální zabezpečení, jakož i úspory běžných výdajů rozpočtu.

Doufám, že se mi tímto stručným vystoupením podařilo přiblížit vám předložený vládní návrh státního závěrečného účtu České republiky za rok 2016, a dovoluji si vás požádat, abyste jménem vlády předložený materiál vzali na vědomí a zároveň odsouhlasili vypořádání přebytku státního rozpočtu za rok 2016 tak, jak je uvedeno v návrhu usnesení Poslanecké sněmovny. Děkuji vám. Děkuji paní ministryni, která předložený návrh uvedla.

Ale teď tady mám pořadí opačné, ale dobře.

Takže paní poslankyně, prosím, máte slovo a předneste nám také návrh usnesení Poslanecké sněmovny. Pane místopředsedo, děkuji za slovo.

Po úvodním výkladu náměstka ministryně financí Paveleka a po rekapitulaci předsedkyně zpravodajky rozpočtového výboru poslankyně Vostré a po rozpravě, rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu

výbor pro evropské záležitosti k přikázaným okruhům výdajů kapitoly 398 Všeobecná pokladní správa týkajících se transferů finančních prostředků ze/do zahraničí přijal nově doporučující usnesení č. 26 z 31. ledna 2018 na rozdíl od výboru pro evropské záležitosti v 7. volebním období, který přikázaný okruh státního závěrečného účtu projednal, ale usnesení k němu nepřijal;

III. doporučuje, aby Poslanecká sněmovna přijala následující usnesení: Poslanecká sněmovna